Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než se pustíme do dalšího bodu, tak přečtu, že dnes s náhradní kartou číslo 23 bude hlasovat pan ministr Vít Rakušan.